Dával jste nějaké pokyny do policie, aby se to případně připravilo?

Také děkuji. Prosím, pane ministře.

Já vás prostě vždycky poslechnu.

Nicméně teď mně to neradíte, jak tak slyším, a to je pro mě důvod, abych to neplánoval zavést. To je krajní instrument, který budeme zavádět ve chvíli, kdy ta čísla budou vyjadřovat nějaký zásadní nárůst. Statistická data: k 28. 6. zjištěno při tranzitní nelegální migraci 798 osob, což představuje pokles o 6 % oproti stejnému období loňského roku, v porovnání s druhou polovinou loňského roku, kdy bylo zachyceno 20 947 migrantů, se pak jedná ještě o mnohem výraznější pokles.

Další pozitivní zpráva je, a to jistě od svých kolegů víte, že readmisní dohody se slovenskou stranou fungují mnohem lépe, než to fungovalo v loňském roce, kdy problém evidentně tady existoval a interpretace readmisní dohody byla na obou stranách hranice poměrně odlišná. My jsme v kontaktu s novým slovenským ministrem vnitra.

A já tady zcela otevřeně říkám a na tomhle výroku nic nezměním: zatím nic takového nepřipravujeme, zatím policie situaci vyhodnocuje a zatím i podle doporučení Policie České republiky, ano, i kvůli všem okolnostem, které jste zmínil, organizační těžkosti a podobně ta situace neodpovídá tomu, aby takové opatření na slovenskočeské hranici bylo zavedeno. Stejně jako nám německá strana říká, německá ministryně na jednání v Petrovicích přímo na hranicích, kde jsme na společné služebně spolu byli, tak ona říkala: Ano, ta čísla zatím nejsou taková, aby německá strana uvažovala o zavedení těchto opatření na českoněmecké hranici, což je určitě pozitivní zpráva. A úplně totéž říkám já. Na přímou otázku, nevím, kde to bylo, v nějakém z pořadů, asi v nedělních Otázkách Václava Moravce myslím, jsem řekl: Nutíte mě do headlinového výroku, že Česká republika něco takového chystá. Já se do něj donutit nenechám a říkám pouze větu, že kdyby situace měla gradovat, kdyby se nedejbože zhoršila spolupráce se slovenskou stranou, která je teď na velmi dobré úrovni, tak bychom samozřejmě mysleli primárně na bezpečnost občanů České republiky, stejně jako v loňském roce. A pouze jsem řekl, že česká strana je připravena zabezpečit bezpečí našich obyvatel i tímto krajním řešením, pokud by k tomu situace nazrála. A tady jasně dodávám na mikrofon a do éteru, že ta situace k tomu jednoznačně nenazrála. Děkuji. Je zájem o doplňující otázku. Prosím.

Prosím, pane ministře. Ale ono se opravdu ukazuje, že se neposloucháme.

A znovu, je přece zcela legitimní a myslím si, že jste o tom vedl i poměrně odbornou diskusi s panem policejním prezidentem, že on se nedomnívá, že nastavení celorepublikového útvaru s celorepublikovou působností cizinecké policie jako takové by v téhle chvíli něco policii přineslo, a myslím si, že policie jako taková to zvládla velmi dobře. Cizinecká policie mimochodem dostala i v rámci ankety Policista roku ocenění zvláštní ocenění jako útvar, který se maximálně podílel na bezpečnosti obyvatel České republiky. Funguje dobře, funguje kvalitně a funguje kvalitně a dobře i v tomto režimu. Děkuji. Prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně, tak poslední.

Všichni plédují za pana ministra vnitra. Všichni se prostě ptáme.

Neprošlo to bezpečnostní komunitou, neprošlo to bezpečnostním výborem, neprošlo to vůbec žádným jednáním pléna Sněmovny.

A to je ta věc, to je ta rámcová pozice, já ji tady před sebou mám, tu rámcovou pozici.